Druhý aspekt je, že to přidání by se časem posunulo až na 90 let. To je prostě fakt.

Nicméně tak ten návrh nestojí. Ten návrh bude pokračovat dál a postupem času dojde k zvýšení té hranice na 90 let ze stávajících 85, které jsou ve sněmovní verzi. To také nepovažujeme za správný princip.

Poslední věc.

Nám jde o celkovou udržitelnost důchodového systému. A zavádět mechanismy, které motivují lidi k předčasným odchodům do důchodu a naopak je odrazují od toho, aby odcházeli později, nám přijde velmi nezodpovědné, do budoucna to může přinést značné problémy, a jakmile se ten princip zavede, tak bude velmi těžké to měnit. Je extrémně obtížné někomu snížit důchody nebo změnit nějaká pravidla, jakmile se zavedou, a to vnímáme jako značné riziko toho senátního návrhu. Jinak co se důchodů týče obecně, tak bych si dovolil vládě připomenout doprovodné usnesení, které přijala Poslanecká sněmovna, která uložila vládě, aby do konce příštího roku přišla s návrhem, jak řešit situaci, kdy my dnes celý důchodový systém financujeme ze zdanění práce, respektive ze sociálního pojištění, ale fakticky to je zdanění práce, a Sněmovna toto nepovažuje za dlouhodobě udržitelné. Vláda by podle nás měla hledat jiné, respektive další zdroje příjmů, jak do budoucna důchodovou reformu financovat. To je myslím asi hlavní důvod této vlády vůbec s tímto problémem pohnout. Velmi bych, stejně jako i další kolegové, žádal o informace, jakým způsobem vláda hodlá v této věci pokračovat, zda bude nějaká odborná skupina, která se bude nějak pravidelně scházet, rád bych požádal o přizvání Pirátů do těchto pracovních skupin. Děkuji. Klub Pirátů samozřejmě podpoří sněmovní návrh, stejně jako už ho podpořil v předchozím hlasování v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, poslanci SPD senátní návrh o důchodovém pojištění podpoří a kvůli našim seniorům chci o podporu toho návrhu požádat i vás, poslankyně a poslance napříč celým politickým spektrem zde ve sněmovně.

Ceny komerčních nájmů dosahují skoro ve všech oblastech celé České republiky takové výše, že i pro pracující je bydlení nejvyšší položkou rodinného rozpočtu.

Přitom patří k těm, kteří se o rozvoj naší společnosti zasloužily nejvíce. Celkově se jedná o několik set tisíc lidí, kterých by se tento návrh týkal.

Dámy a pánové, všichni si určitě uvědomujeme, že jako vyspělá společnost máme povinnost postarat se o nejohroženější skupiny lidí, jako jsou zdravotně hendikepovaní, matky samoživitelky, opuštěné děti v dětských domovech a náhradní péči anebo skupina osob, o nichž právě hovořím, senioři, kteří celý život řádně pracovali, vychovávali děti nebo neměli tolik štěstí a jsou v invalidním důchodu. Z těchto důvodů vás chci požádat o podporu senátního návrhu zákona o důchodovém pojištění. Děkuji vám za vstřícnost. Děkuji. V obecné rozpravě je nyní přihlášen pan poslanec Bauer, který ale nemůže být v tuto chvíli přítomen.

Nyní vystoupí paní poslankyně Aulická, další v pořadí, která je přítomna. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.